Některé státy se rozhodly ukončit dohodu bilaterálně. Na podzim minulého roku se podařilo sjednat s finskou stranou ukončení dohody včetně vyloučení použití ochranné lhůty.

Uzavření a provádění dohody o ukončení platnosti nebude mít dopad na státní rozpočet.

Takové případné žalobní nároky mají potenciál zatěžovat státní rozpočet.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové. Já se mohu pouze připojit ke slovům paní ministryně a doporučit odhlasovat kladné stanovisko. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu.

Dobrý den, pane předsedo.

Zatím budou odkázání pouze na národní soudy v členských státech. Myslím si, že to může velmi výrazně podlomit hospodářskou spolupráci v rámci EU. Děkuji pěkně. Není tomu tak. Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím tedy obecnou rozpravu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.